Děkuji vám. Není tomu tak.

Je před námi rozhodnutí o návrhu vráceném ze Senátu a budeme tedy postupovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.